Po dohodě s panem předsedou volební komise přerušuji bod číslo 34 s tím, že budeme pokračovat státním rozpočtem a zvolíme nějakou vhodnou chvíli, kdy by bylo možné přerušit bod číslo 4, projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, a pan předseda volební komise by nám sdělil výsledky, k jakým se dobrala volební komise. Takže přerušuji bod číslo 34. A budeme pokračovat.